Omezení zastavení ve druhé řadě na vozidla taxislužby a nikoli vozidla zásobování vychází z toho, že vozidlo taxislužby je zpravidla menších rozměrů než vozidla zásobování a doba jeho zastavení je rovněž kratší. Tohleto mně napsal úřad. Nechceme zakládat to, aby tady byla diskriminace některých typů řidičů, a rádi bychom to uvedli do nějakého souladu. Stejně předpokládám, že tady ta výjimka pro řidiče taxislužby se tam dostala formou nějakého pozměňovacího návrhu, takže zkusíme něco komplexního, co by celou záležitost vyřešilo, a já vás o tom budu informovat. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za odpověď. Nevím, jak se to do zákona dostalo. Ale cítíte sám a z vaší odpovědi to vyplynulo, že to vnímáte jako významný problém. Já chápu, že vozidla zásobování bývají většinou větší a autobusy, o tom vůbec nehovořím v současné době. Ale je pravda, že to lze vyřešit drobnou úpravou v zákonu, protože se jedná o zastavení vozidel, to znamená pro nutné nastoupení, vystoupení, rychlou nakládku, rychlou vykládku, a dá se to třeba časově limitovat, aby to nepřekročilo určitý čas, abychom neříkali, že když je to velké vozidlo, bude to trvat dlouho. Jsem rád, že se tomu budete věnovat. Pokud pracovní skupina nabídne nějaké seriózní řešení, tak bych pouze požádal, aby to bylo v reálném čase, protože můj dotaz a ta připomínka k zákonu, kdy tito řidiči dneska podstupují rizika, protože dost často zásobování provádí i přímo tržbu, takže nemůžou nechat auto otevřené, nemůžou se vzdálit od vozidla, buď jim vykradou zboží, nebo jim vykradou hotovost. Je to velmi problematická záležitost.

Jenom velmi krátce. Pokusím se na to podívat, aby to bylo možno vyřešit co možná nejdřív. Nyní tedy půjdeme na interpelaci s pořadovým číslem 16, kterou má pan poslanec Antonín Seďa na ministra obrany. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, již delší dobu společně usilujeme o zvýšení rozpočtu kapitoly 307 Ministerstva obrany, a to zejména v souvislosti s řešením nedostatečného počtu vojáků z povolání a z důvodu zastaralé techniky, výzbroje a výstroje. A přestože Ministerstvo obrany dává méně peněz na odměny, existuje výjimka. Tou je vaše poradkyně Zuzana Lieblová, která má měsíční odměnu převyšující plat náměstka či náčelníka Generálního štábu. Jen v loňském roce si přišla údajně na téměř 1,3 milionu korun. Podle informací ze sdělovacích prostředků řeší poradkyně zjednodušení organizační struktury a optimalizace procesů. Pane ministře, rozumím tomu, že je schopné manažery zaplatit. Ale i to by mělo mít své hranice, nehledě na srovnání platů s řadovými vojáky či veliteli bojových jednotek. Proto se chci zeptat na dvě konkrétní otázky. Co konkrétního udělala vaše poradkyně v uplynulém roce, to znamená, jakou konkrétní práci pro resort obrany odvedla? A opravdu si myslíte, že tak vysoká odměna odpovídá možnostem ministerstva a zda není spíše demotivující pro ostatní příslušníky a zaměstnance resortu? Děkuji za vaše odpovědi. A omlouvám se panu ministrovi, protože právě dorazil. Každopádně pan ministr se vám chystá odpovědět. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, ono to nějak časově šlo rychleji, než jsem předpokládal. Paní inženýrka byla oslovena po určitém čase, teď už neřeknu ten počet měsíců, po nástupu mém i kolegů na Ministerstvo obrany. V roce 94 (?), kdy jsme zjišťovali, jakým způsobem jsou tam nastaveny nejrůznější mechanismy rozhodovací i procedurální, a měli jsme z toho velmi smíšené pocity, snažili jsme se to několik měsíců řešit nějak vlastními silami. Ale to ministerstvo je pověstné svou složitostí, řekněme, i v té personální rovině.

A sáhli jsme po někom, kdo se nám nejenom jevil, ale i se prokázal jako expert s dlouholetou praxí v oblasti organizace a řízení, zvyšování výkonnosti podnikových funkcí a restrukturalizace organizací.

Čili předmětem toho programu je implementace rozsáhlých výstupů externího auditu, který se zaměřil na výkonnost klíčových vnitřních agend a se zřetelem na plánování a realizaci strategických projektů.

Předpokládám, že paní inženýrka u nás skončí v pracovním poměru s koncem tohoto roku. Pracovala v prostředí auditní a poradenské firmy KPMG.

Ona stejně nebyla a není honorována tak, jak byla v té funkci předešlé, tam, kde působila, ale byla ochotná prostě na tu dobu určitou pro nás pracovat za podmínek, které jsou na státní správu lehce nadstandardní. Ale nemyslím si, že jsou v rozporu s dobrými mravy. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. A souhlasím s tím, že na Ministerstvu obrany je složitý mechanismus ať už rozhodovací, nebo i ty činnosti, které se vzájemně prolínají, a dokonce se hledá hodně často ta zodpovědná osoba, která je odpovědná za tu konkrétní činnost.

Jde nám o to, aby všecky jednotlivé kroky tam byly maximálně racionální atd. Ale to bylo to gros. Neřešili jsme třeba chod běžného papíru, abych tak řekl, nebo čísla jednacího, ale bylo to skutečně to interdisciplinární, nebo jak to nazvat, to, kde je tolik těch subjektů, kde sám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, protože se v té věci orientujete, tak víte, že tam jsou prostě věci, které je potřeba změnit. Takže pevně věřím, že zatím mám nějaké zprávy, že by to k tomu mělo přispět. Čili bude to projekt řekněme, který bude orientován především na akvizice. Jenom si ještě dovolím poznamenat, že paní inženýrka byla zhruba zhruba honorována na úrovni náměstka, a chci v té souvislosti uvést, že na to, jak je to Ministerstvo velké, tak já nemám nějaký převis počtu náměstků a mám systemizované dva politické náměstky a ani jedno z těch míst není obsazeno.